Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já neobohatím tuto beztak košatou debatu o další filozofické téma, i když mě mnohá napadají. Prostřednictvím pana předsedajícího řeknu panu Laudátovi a panu Kalouskovi, milým kolegům, že čtení oněch internetových žvástů, kterým není radno věřit, zatáhl do této debaty pan Kalousek před několika hodinami. Děkuji panu poslanci Komárkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura. Pan poslanec Laudát si to rozmyslel, takže pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Jenom pro pana poslance Birkeho vaším prostřednictvím. Tak to jenom v jedné části té Sněmovny. Já chci jenom připomenout, že rozprava skončila zhruba před 70 minutami. Tak nám to pak nevyčítejte. Teď je nová šance, že rozprava skončí znovu. Pakliže se nikdo do rozpravy nepřihlásí a hlásí se pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Já už jsem to tady říkal. Na otázky se v diskutaci má odpovídat. Ale my tady máme situaci, kdy na otázky týkající se státního rozpočtu jako odpověď dostáváme stále odpovědi stejné, jako kdyby to byly volební odpovědi voličům, jak je získat, ne odpovědi faktické. Volby skončily. Jednání o státním rozpočtu je pokračováním voleb, protože žádnou faktickou odpověď na zdůvodnění rozpočtu kromě volebních prohlášení jsem tu neslyšel. Nyní se ptám, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rychle všeobecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak. Poprosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s postupem s hlasování a s usneseními, o kterých dám následně hlasovat. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. No, mně jste se měl zeptat, jestli chci závěrečné slovo poté, co je dostal pan ministr Babiš. Měl jsem dostat slovo závěrečné. Já bych vám stejně řekl, že už nic nemám, co bych dále sdělil této slovutné Sněmovně. Tím by to skončilo, ale měl jste se mě zeptat. Registruji, nebo jsem obdržel, nebo mám dva návrhy na usnesení. První návrh na usnesení podával pan kolega Kalousek, ten mám písemně. Pro pořádek si ho dovolím tedy znovu přečíst, abychom věděli, o čem se bude hlasovat: Poslanecká sněmovna návrh zákona o státním rozpočtu vládě České republiky vrací s následujícím doporučením: Za druhé objem investičních výdajů z národních zdrojů navýšit alespoň na úroveň roku 2012.

Velmi obdobný návrh, který ale nesplňuje náležitosti § 102 odst. 3, předložil pan poslanec Fiala. Je tomu tak. Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu, který navrhl pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, tak jak jej přečetl pan zpravodaj. Ví každý, o čem bude hlasovat? Stanovisko pana ministra prosím. Zahajuji hlasování o návrhu Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Odhlašuji tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska na vrácení návrhu státního rozpočtu k přepracování vládě dle usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.